Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty. Dělám to nerad, ale musím se obrátit ke své předřečnici, protože nemluvila pravdu.

Jedná se o ty, co chtějí přijít.

Ale ti, co toto chtějí, jsou ti, kteří pracují a nejsou dobří. Já znovu říkám, že kvalita těch fakult je velmi rozdílná.

Nezlobte se na mě, to fakt nejde. Nic jiného neříká. Nic jiného tam není.

Prosím, máte slovo.

To není pomoc. Já prosím o klid v jednacím sále, protože v závěru už jsem paní poslankyni téměř neslyšel, co vlastně říkala. Takže nyní přečtu pořadí faktických poznámek, máme tady tři, a poprosím vás o klid v jednacím sále opravdu.

Já vás poprosím o klid v jednacím sále a požádám o vystoupení dvě minuty pana poslance Vlastimila Válka. Prosím, máte slovo. Stává se to hodně emotivní, a možná zbytečně.

Pokud něco dělám naprosto pečlivě, tak se pečlivě připravuji na jakékoliv vystoupení, které tady mám.

Jak je možné, že nevíme, jací cizinci bez aprobační zkoušky v České republice pracují, na kterých pracovištích a co tam dělají? To přece není možné, aby to bylo myšleno vážně!

Nezlobte se.

Nepřejete. A pak je tady pan poslanec Marek Výborný. Já mám pocit, že celá ta debata je vcelku zbytečná. Ten zákon skutečně není o řešení aprobační zkoušky v České republice. Ten zákon řeší aktuální situaci, která vznikla v souvislosti se současnou krizí. A je to i reakce na žádost Svazu měst a obcí a starostů skutečně těch okresních měst, kde ty okresní špitály mají ten problém, protože v případě, že by přišly o tyto lékaře ze zahraničí mimo země Evropské unie, tak by některá oddělení skutečně musely uzavřít. To je celé.

To je celé.

Předpokládám, když neprošel, a pokud ten zákon schválíme, že ministerstvo bude schopno iniciovat to, aby ty termíny byly vypsány tak, aby ty nemocnice o té lékaře skutečně nepřišly. Je to sice taková drobná formalita, máte ještě tři minuty navíc tím pádem. Normálně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane poslanče, máte pět minut na vystoupení. Prosím, máte slovo.